Náhradní kartu číslo 8 má pan poslanec Ivan Bartoš a náhradní kartu číslo 11 má pan poslanec Miroslav Kalousek.

Než přistoupíme k přerušené rozpravě, s přednostním právem před otevřením rozpravy se přihlásil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Než vám udělím slovo, pane předsedo, ještě požádám sněmovnu o klid. A můžeme pokračovat. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Již teď si dovoluji požádat před závěrečným hlasováním po ukončení hlasování o pozměňujících návrzích o dvacet minut přestávku na poradu poslaneckého klubu. Budeme v 10 hodin zahajovat hlasování, tak jak se Sněmovna rozhodla svým usnesením. Nejen podle mého názoru, ale dokonce i podle nálezu Ústavního soudu v obdobné situaci je to porušení zákona o jednacím řádu. Musím říct, že mě mrzí, že jste si vybrali právě tuhle alternativu, protože jste měli na vybranou.

Tím minimem byly pozměňující návrhy, které již ve třetím čtení schválil rozpočtový výbor, plus ujištění, že se nezvýší poplatky na katastrálním úřadě. Pokládal jsem to za naprosto...

O co se jednalo věcně.

Tyhle tři věci.

Vy jste tuhle nabídku, která podle mého názoru byla... velmi férová a vstřícná, odmítli. Myslím, že jsme všichni přísahali, že kromě toho, že slibujeme věrnost České republice, budeme zachovávat její Ústavu a zákony. Vědomé porušení zákona každého poslance v okamžiku, když ví, že má na vybranou jinou alternativu, je prostě jenom informace o vnímání právního státu této Poslanecké sněmovny. Nicméně je to vaše právo samozřejmě. Já si přesto dovoluji apelovat na to, abyste se pokusili těmto třem pozměňujícím návrhům věnovat mimořádnou vstřícnost.

Délka tohoto stanoviska bude logicky nepřímo úměrná vaší ochotě tyto tři pozměňující návrhy přijmout a bude pochopitelně i limitovat naši úvahu o tom, zda požádáme Ústavní soud, aby posoudil, jak vážné porušení zákona o jednacím řádu to bylo, když jste se rozhodli ukončit rozpravu a hlasovat v 10 hodin. Já vám děkuji za pozornost, i za to, že o tom budete přemýšlet.

Před otevřením rozpravy. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se dočetl z veřejných zdrojů další neuvěřitelný výrok paní ministryně Schillerové, která řekla, že čelí teroru v Poslanecké sněmovně, a řekla, že třetí čtení projednáváme skoro 27 hodin.

Věnovali jsme se tomu celý jednací den, pět hodin.

Když to sečtu, tak je to čtrnáct a čtvrt hodiny, a dneska jste rozhodli, že debata může pokračovat maximálně hodinu. Takže patnáct a čtvrt hodiny, a ne dvacet sedm.